První taková část je: Mohla být společnost IMOBA úřadem OLAF vyšetřována?

Další část.

Podle našeho názoru jde s největší pravděpodobností o stejnou osobu, která podala na úřad OLAF anonymní oznámení, na základě kterého bylo zahájeno vyšetřování.

Jak to mohl vědět? Je zjevné, že pokud úřad OLAF vyvodil konečné závěry z vyšetřování zanedlouho po jeho zahájení, jakékoliv další tvrzení či důkazy předkládané společností IMOBA či jinými dotčenými osobami mohly mít jen stěží jakýkoliv vliv na závěry úřadu OLAF, neboť s nimi bylo nutně zacházeno tak, aby zapadly do předčasně učiněných závěrů vyšetřovatelů OLAF.

Další část. Znepokojující je i to, jakým způsobem úřad OLAF v průběhu celého vyšetřování flagrantně porušoval ústavně zakotvené právo společnosti IMOBA na obhajobu.

Další část. I pokud odhlédneme od výše uvedených procesních pochybení úřadu OLAF, zcela nesprávné je i jeho hmotněprávní posouzení, a to především ohledně ústřední otázky celého vyšetřování, a to, zda byla Farma Čapí hnízdo, právní předchůdce společnosti IMOBA, v době podání žádosti o dotaci na projekt malým a středním podnikem, či nikoliv.

Položil si úřad OLAF otázku, zda je retroaktivní aplikace těchto změn přípustná, vedeli ve svém důsledku k rozšiřování podmínek trestní odpovědnosti osob, které o dotaci žádaly a v dobré víře spoléhaly na tehdy platná pravidla? Jak měly tyto osoby předvídat, že později dojde k faktickému popření znění doporučení Komise, z něhož vycházela nejen žádost Farmy Čapí hnízdo, ale i řady jiných žadatelů o dotaci v tehdejší době? Ano, vážení.

Takže závěr. S ohledem na to, že závěrečná zpráva se s výše uvedenými otázkami zásadního významu věcně nijak nevypořádala, nezbývá společnosti IMOBA, než se obrátit s žádostí o jejich vysvětlení přímo na vás jako nejvyššího představitele úřadu OLAF.

Normálně to podepsala.

A OLAF vůbec nereagoval.